Děkuji.

Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážený pane premiére, vládo, milé kolegyně, vážení kolegové, mám s dovolením dva návrhy, které se týkají programu tohoto týdne schůze pléna Poslanecké sněmovny. Ten první: chtěl bych vyzvat vládu, respektive vládní poslance, aby konečně už sebrali odvahu a hlasovali o vládním návrhu novely zákona o pedagogických pracovnících, která má plnou podporu ministra školství.

Tak velmi prosím, seberte odvahu a pojďte o této vratce ze Senátu skutečně hlasovat.

Pojďme tuto vratku hlasovat dnes jako první bod ve skupině zákonů vrácených Senátem. To je tedy jeden návrh. My tam máme napevno zařazený, tuším jako pátý bod odpoledne, bod číslo 292, senátní návrh zákona o státních svátcích, je to sněmovní tisk číslo 1097 v režimu § 90.

Je to senátní návrh zákona, bude tady zástupce Senátu.

Děkuji pěkně. Já děkuji.

Budeme hlasovat, ať rozhodne Sněmovna. Pan ministr Zaorálek se přihlásil a potom pan předseda Okamura. Paní poslankyni se omlouvám, ona se přihlásila k diskusi ještě před zahájením schůze a její přihlášku jsem nedal mezi ostatní. Děkuji, pane předsedo.

Je to součástí modernizace unijního autorského práva.

Právě proto se zabýváme v Evropě i v jednotlivých státech těmito úpravami, které by měly maximálně chránit autorské obsahy.

Pan předseda Okamura se hlásil s přednostním právem.

To znamená, já jsem vás chtěl poprosit všechny, jestli vám záleží na tom, abychom skutečně plošně ukončili zneužívání sociálních dávek takzvanými nepřizpůsobivými, tak poslední možností, kdy toto třetí čtení projde, je tento týden ve středu nebo v pátek.

A chtěl bych vás opravdu poprosit, ten návrh přinese úsporu cca půl miliardy korun ve státním rozpočtu.

Stačí, aby přizpůsobil své jednání a chování běžnému standardu.

Já to navrhuji jako první nebo druhý bod.

Není potřeba tolik zadlužovat Českou republiku, ty peníze tady jsou ve státním rozpočtu, jenom je musíme tímto způsobem přesunout. Děkuji, to byla přednostní práva.